Tento návrh byl do Poslanecké sněmovny vrácen zejména z toho důvodu, že bylo podle Senátu žádoucí odstranit některé problémy, které by mohly v praxi vzniknout právě v důsledku přijetí některých poslaneckých pozměňovacích návrhů.

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh zákona může v mnoha ohledech přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujala paní senátorka Alena Dernerová. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Celkově musím říci, že ten zákon ale není příliš kvalitní a v podstatě byly i hlasy na zamítnutí v Senátu, protože tento zákon už je tak novelizován, že se v tom nikdo nevyzná.

Doufejme, že v budoucím čase se dostaneme k jednoduššímu zákonu, srozumitelnějšímu.

A chtěla bych poděkovat těm, kteří hlasovali u konopí pro senátní návrh. Děkuji, paní senátorko, a ještě než otevřu rozpravu, tak se musím zeptat paní zpravodajky garančního výboru, což byla paní poslankyně Věra Adámková, jestli si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo a taky děkuji Senátu za ty opravy, protože byly opravdu velmi zapotřebí.

Také si uvědomujeme, že je tady nemalá skupina pacientů, pacientských organizací, kteří čekají na schválení.

A naší povinností je hlídat, aby skutečně lidé dostávali, když dražší nová léčiva, tak lepší. A co ta novela zakotvuje v právním řádu naší republiky, je taková zvláštní, můžeme říci privilegovaná skupina farmaceutických firem, které budou držiteli registrace léčivých přípravků určených pro léčbu vzácného onemocnění, které pro získání úhrady z veřejného zdravotního pojištění nebudou u těchto léků, u takových léků, muset prokázat právě to splnění nákladové efektivity. Takže se říká, že tato novela má zjednodušit získávání úhrady pro léky na vzácná onemocnění. Tím, že zjednodušuje určité, musíme říct, že privilegované skupině, aby nemusela prokazovat, jak to je efektivní, a tím se jí zjednoduší zisk.

Ke druhé věci, to jsou centra duševního zdraví. Tam v rámci původního návrhu hrozila likvidace. My jsme tady za Piráty a Starosty už při projednávání ve Sněmovně chtěli to opravit. Zase, bohužel, Sněmovna tu opravu odmítla. Teď Senát vrací takové řešení, které umožňuje získat čas.

Proč to říkám?